Děkuji vám, pane místopředsedo. Na jeden jsem zapomněl, to se omlouvám, je to zpětvzetí návrhu pod písmenem A4, které je součástí usnesení ústavněprávního výboru číslo 545/9, a je to ta část, která se týkala chráněného účtu. Bereme zpět něco, co jsme jako Sněmovna už schválili, tuším tři měsíce, dva měsíce nazpět. Paní ministryně, stanovisko ministra?

Děkuji.

Stanovisko ministra?

Děkuji a do třetice budeme hlasovat o zpětvzetí pozměňovacího návrhu, který byl uveden pod písmenem H, kolegyně Kateřiny Valachové, kterým se upravovaly věci ohledně výše penále na pojistném na sociálním zabezpečení. Kolegyně Valachová požádala o zpětvzetí tohoto návrhu v obecné rozpravě. Stanovisko ministra?

Návrh byl přijat. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednu informaci bych vám rád sdělil.

Stanovisko ministra?

Návrh byl přijat. Děkuji. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem E7 Lukáše Koláříka a dalších, zavedení krajské místní příslušnosti exekutorů, ona čistá teritorialita.

Děkuji, pane místopředsedo.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Jedná se o návrh spotřebitelské teritoriality, v tomto prvním případě bez rozšíření o nedobrovolné svazky osob na straně věřitelů. Nyní stanovisko ministra?

Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.

Stanovisko výboru je nedoporučující. Paní ministryně?

Návrh byl zamítnut. Děkuji. Můžeme tedy pokračovat.

Týkají se záloh na náklady exekuce a zastavování exekucí. Jde o navazující změnu na zrušení povinných záloh, ale například i o návrh výslovně stanovit povinnost oprávněného hradit náklady exekuce při zastavování exekuce při například nemajetnosti povinného a další. Stanovisko výboru je nedoporučující. Paní ministryně?

Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut. Děkuji. Je to úprava zastavování marných bagatelních exekucí.

Stanovisko ministra?

Návrh byl přijat. Děkuji.

Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut.